Návrh v tuto chvíli nepočítá s tím, že by organizace musela mít statut veřejné prospěšnosti.

Takže tady si myslím, že bude potřeba dořešit, jestliže to mají poskytovat zdarma, kdo bude tu veřejně prospěšnou organizaci financovat. Těch věcí, které budou potřeba v zákoně ještě vyjasnit, je vícero. Rád se zapojím do legislativního procesu a doporučuji všem, abychom tento zákon posunuli do dalšího čtení. Děkuji panu poslanci Kudelovi, který byl zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Stop exekucím! Šance na nový život.